Dobrá, děkuji. Takže prvním hlasováním bude návrh legislativně technické úpravy podle § 95. Jedná se o můj návrh a je to legislativně technická úprava k pozměňujícímu návrhu pod písmenem D. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

Kdo je proti?

Takže jak řekl pan ministr, jedná se o legislativně technickou úpravu návrhu pana poslance Bauera.

Dalším hlasováním jsou pozměňující návrhy pod písmenem A1 až A17. Stručně řečeno je to zrušení vazby dopravce na vozidlo širšího sdílení vozidel taxislužby. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Stručně řečeno, jedná se o zavedení lhůty k ověření splnění povinnosti zprostředkovatele. Tato lhůta je stanovena na 15 dnů. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Tím pádem v dalším hlasování se vypořádáme s pozměňujícím návrhem pod písmenem B1. Je to pozměňující návrh pana poslance Staňka a jedná se o rozvolnění místní příslušnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Dalším hlasováním bychom se vypořádali s pozměňujícím návrhem pod písmenem B2.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pod označením D. Je to můj pozměňující návrh a jedná se o návrh ve věci zrušení trestu zákazu činnosti zprostředkovatele. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pokud nebyl přijat pozměňující návrh pod písmenem D, budeme následně hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C, který přednesl pan poslanec Feranec. Jedná se o omezení zákazu trestu činnosti zprostředkovatele. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zkráceně, jedná se o povinnost nezletilých poskytnout údaje o svém zákonném zástupci. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Opět jenom zkráceně, jedná se o možnost vykonání zkoušky ze znalosti právních předpisů. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 44, přihlášeno 183, pro 24, proti 138. Návrh přijat nebyl. Dalším hlasováním bychom se vypořádali s pozměňujícím návrhem vedeným pod písmenem H2, opět předneseným panem poslancem Michálkem. Jedná se o prověřování povolení zaměstnávání cizinců při udělení oprávnění řidiče taxislužby. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A pokud nebude nikdo proti, tak bychom jako poslední hlasování hlasovali o návrhu zákona jako celku. Děkuji.